Považujete to za naprostou samozřejmost.

Vy jste říkali, že všechno víte, všechno znáte, všechno máte připravené.

Také děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Jaroslav Bašta se omlouvá dnes od 15 do 18 hodin z pracovních důvodů. Máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající.

A možná jsme si ani úplně vzájemně mezi stranami neporozuměli.

Ale tito lidé nejsou zdraví. Oni přišli i nemocní, nechtěně, anebo se na tu nemoc přijde tady.

Je to tristní.

To jsou čísla, která máme jasná. Tady nemůžeme rozdělovat. Ale proč to říkám?

Možná že se doba mění. Ale situace je závažná, je velmi závažná. Ještě abych vás uvedla úplně do problému.

Takže doufáme, že budeme hledat dále. A kde hledáme v tom případě? Kolik mám transplantací kostní dřeně?

Samozřejmě, nepůjde o přehršle těchto lidí. Ta prevalence je jednoznačná, není tak vysoká. Ale jestliže jim chceme pomoct, tak na to musíme mít jednak prostředky, ale jednak také tedy změnu zákona.

Ale kde je problém? Přišel nám z terénu. Ono se to stane.

Co pro ně můžeme udělat, je změnit tento návrh zákona, to znamená v případě, že by byli v neschopnosti, v případě, že by byli vidíte, že to je kondicionál kdyby tam ta komplikace byla, tak jim dát plný plat, jako dáváme jiným dárcům orgánů. Nic jiného prosím v tom není.

A měla pravdu.

A ta smlouva musí být pak jasná.